Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás požádala o zařazení úplně nového bodu, a to bodu, který vyplývá z jednoho z našich hlasování, ke kterému došlo 7. 12. minulého roku, kdy jsme v rámci projednávání novely zákona o sociálních službách řešili zvýšení příspěvku na péči.

Proto jsme my všichni téměř, protože opravdu pro to byla naprostá většina přítomných poslanců, tedy konkrétně 156, hlasovali pro doprovodné usnesení k návrhu zákona, a tím jsme zavázali vládu, aby do 1. září 2019 připravila předvídatelný valorizační mechanismus navyšování příspěvku na péči.

Já bych si tedy dovolila požádat o zařazení bodu s tímto názvem: Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny číslo 416 ze dne 7. 12. 2018 ve věci valorizace příspěvku na péči.

Myslím si, že ten automatický mechanismus valorizací těchto sociálních dávek je velmi namístě.

Děkuji za podporu. Já vám děkuji.

Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, pane premiére, členky, členové vlády, milé kolegyně, kolegové.

Proč toto navrhuji?

Ale zapomínáme tady na jednu velice důležitou skupinu lidí, která v našem sociálním i penzijním systému je dlouhodobě trvale znevýhodňována.

My tímto návrhem cílíme na to, abychom těmto lidem umožnili, maminkám, případně otcům, kteří měli děti v péči, aby se jim zvýšil jejich starobní důchod o 500 korun za každé vychované dítě.

Takže pokud počítám správně, byl by to v tento okamžik šestý bod.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já si myslím, že ve chvíli, kdy vláda zvyšuje zdanění spotřeby, tak je namístě doprovodit to snížením zdanění práce. Proto jsme s kolegou Lipavským předložili návrh zákona, který za prvé zvedá slevu na poplatníka na 30 tisíc korun, tzn. snižuje zdanění práce o 5 000 korun všem zaměstnancům v České republice. A navíc se tam ruší jedna daňová výjimka velkých korporací, takže to by mělo přinést asi miliardu do rozpočtu. Že pokud vláda zvyšuje daně ze spotřeby, ať také sníží zdanění práce.

Díky za podporu. Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem. Paní poslankyně Válková.